Děkuji panu kolegovi Vilímcovi a mám přihlášeného pana kolegu Farského, ale protože už nemám jinou přihlášku, ptám se, jestli chce už mít závěrečné slovo navrhovatele mohu uzavřít obecnou rozpravu? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Ještě jednou díky všem vystupujícím, kteří se tomuto zákonu věnují. Co se týká otázek pana kolegy Stupčuka, nečinnost jestli nemůže vést k tomu, že by jedna strana zneužila situaci k druhé straně a nějakým způsobem se jí pokusila vnutit do situace, ve které nechce být. Není to možné, protože zveřejnit smlouvu jsou oprávněny obě strany smlouvy bez rozdílu, to znamená, že nikdo nikoho nemůže vydírat. A předpokládám, že zájem na uzavření smlouvy mají obě strany, a proto je tímto případná nečinnost a její zneužití vyřešena.

Nezřizujeme, jak jsem několikrát zmínil, nezřizujeme nový kontrolní úřad, který by tady spravoval, ten registr smluv je pouze evidenčním místem, neprobíhá tam žádná kontrola. Kontrola, jak jsem řekl, je dána občanům. Děkuji za pozornost a jestli mohu zrovna se přihlásit do podrobné rozpravy...? Já vás do podrobné rozpravy určitě přihlásím, pane poslanče, ale mám tady jedno přednostní právo v podrobné rozpravě. Ale samozřejmě nejdřív musím dát šanci na závěrečné slovo zpravodajům.

Otevřu podrobnou rozpravu, uvidíme, kolik toho stihneme. V podrobné rozpravě jako první s přednostním právem pan poslanec Vondráček. Děkuji za slovo.

A pouze bych tady trochu doplnil ten svůj původní návrh, neboť se tam vloudila taková řekněme nesrovnalost. Není tam zdůrazněno, že se jedná o všechny smlouvy v písemné formě.